Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nicméně v jeho rozpočtu, který jste citoval, jsou i některé ryze národní platby, které podléhají výlučně schválení této Poslanecké sněmovny. Dvě stě padesát milionů, dámy a pánové, je čtvrt miliardy. Čtvrt miliardy českých korun je poměrně hodně peněz všude na světě, nejenom v České republice.

Je tomu tak. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, pod touto částkou můžeme najít několik systémů, které podporují především produkci českého původu. Můžu zmínit Klasu. To znamená, jsou to věci především marketingové, co se týká nikoliv samotného ZIFu, ale především produkce České republiky. Pan předseda Kalousek má slovo. Prosím. To je čtvrt miliardy korun.

My jsme si samozřejmě všimli, že tam jsou spotřebovány poměrně obrovské peníze na marketing. To znamená, že efektivita vynaložených výdajů z peněz daňových poplatníků se limitně blíží nule. A proto se vás, vážený pane místopředsedo vlády, chci zeptat, zda máte nějaký návod. Já ne a chápu, že i naše vláda v tom nebyla úplně úspěšná. To není úplně kritika.

Já navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom tuto položku zrušili.

Nicméně bych poprosil prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Kalouska, aby se, než začne téměř jako vždy nekvalifikovaně vystupovat, zeptal svého kolegy pana Turečka, místopředsedy zemědělského výboru, jak proběhla na toto téma debata v zemědělském výboru, jaké konkrétní položky tam byly diskutovány, proč byly takto diskutovány. Zemědělský výbor včetně zástupce TOP 09 jednoznačně podpořil tuto záležitost a... A to je všechno Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vaším prostřednictvím k váženému panu kolegovi Kalouskovi, když tady hovoří o tom, že si nevšiml, že by obecně výdaje na marketing měly nějaký vliv na zvýšení spotřeby.

Je možné, že bude diskutováno a vícekrát se to v poslední době avizovalo, že je určitý nadbytek různých značek, ne všechny jsou podporovány prostřednictvím platební agentury, tedy ZIFu. Ale ty základní značky, ať už jde o Klasu a některé další, ty prosím pěkně je třeba zachovat, protože v uplynulých letech velmi významně napomohly zvýšení povědomí českého spotřebitele o české, moravské a slezské potravině, o české, moravské a slezské produkci.

A já děkuji i těm vládám, které jsem zrovna nemiloval, i těm vládám, ve kterých byl ministrem financí pan kolega Kalousek, že značku Klasa umožnili prostřednictvím ZIFu financovat.

My si uvědomujeme, že jsme tuto značku financovali. A proto přispíváme do diskuse, abychom položili řečnickou otázku. Mně velmi lichotí, že pan předseda Faltýnek řekl, že mé vystoupení bylo nekvalifikované. Pokud si vzpomínám za těch posledních 23 let, co se pohybuji na této scéně, tak v této Sněmovně absolutně nejsilnější lobby je lobby myslivecká. Až budeme někdy projednávat myslivecký zákon, tak prosím, abychom si připomněli tuto větu. Ta se prolíná všemi politickými stranami odleva doprava.

Já jsem s tou lobby často z pozice strážce veřejných financí diskutoval. A proto mně mimořádně lichotí od mimořádně kvalifikovaného protivníka, že označil můj výrok za nekvalifikovaný. Neboť, dámy a pánové, z určitého úhlu pohledu si vždycky můžete představit diskusi o veřejných rozpočtech jako boj dobře organizované menšiny, která si chce uloupnout z těch veřejných rozpočtů víc, než jí přísluší, proti té neorganizované většině, které se říká daňový poplatník.

Já tady mám několik úrovní přihlášek a je zde zvykem, že první jdou faktické, tak právě proto jsem vás pustil, ale... Můžete mi odebrat slovo samozřejmě.

Děkuji vám.